Je velmi pozitivní, protože oni, když o tu šablonu požádají a bude jim přidělena, najednou dostanou od Ministerstva školství celou alokaci na příští tři roky. Tím se výrazným způsobem zvýší, když to řeknu byznysově, cash flow té školy a výrazně se zjednoduší administrace. Původně to financování bylo dvouleté, což znamenalo větší byrokratickou zátěž, než když teď je tříleté, takže ani v tomto nevidím problém.

Prosím, pane poslanče.

Omlouvám se, tuto informaci v tuto chvíli nemohu potvrdit. Nemyslím si, že to tak úplně je.

Následuje pan poslanec Radek Koten a poté se připraví pan Patrik Nacher. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, protože vím, že Ministerstvo zdravotnictví mělo takový plán a mělo uzavřenou smlouvu na odběr vakcín proti covidu19, a myslím si, že tento projekt stále běží, jednalo se o nějakých 950 milionů měsíčně. Asi všichni vnímáme, že v současné době nejsou žádná očkovací centra proti covidu19. Myslím si, že už ten, kdo chtěl, se očkoval, a svým způsobem, pokud bychom postupovali s péčí dobrého hospodáře o svěřené prostředky daňových poplatníků, tak si myslím, že každoměsíční nákupy vakcín za téměř miliardu korun jsou bohužel jen plýtváním peněz zdravotních pojišťoven a potažmo daňových poplatníků. Moje otázka tedy směřuje tam, zda tedy počítáte s tím, že vypovíte smlouvu, protože ta vakcína proti covidu19 je vlastně na ten původní kmen, který v současné době tady mezi nemocnými již nekoluje, takže z mého pohledu a nejsem tedy odborník na vakcinologii, ale z mého pohledu je to očkování proti něčemu, co už tady není, a myslím si, že takovéto plýtvání penězi daňových poplatníků a pojištěnců je nehospodárné. Celkem za rok se dá říct, že to bude stát více jak 11 miliard, takže tam směřuje moje otázka. Děkuji i za dodržení času.

Následuje interpelace pana poslance Patrika Nachera a připravit se může paní poslankyně Romana Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Romanu Fischerovou. Můžete se ujmout slova. Děkuji za slovo.

Jde o to, že mnoho občanů zneužívá, nadužívá práva na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji za vaši interpelaci.

Následuje paní poslankyně Vladimíra Lesenská se svou interpelací, ani ta nicméně není přítomna, interpelace také propadá.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Přeji dobré odpoledne.